Neobdrželi jsme žádné písemné dokumenty.

Zároveň jsem okamžitě kontaktoval okolí pana prezidenta a požádali jsme o schůzku, který nám taky neprodleně vyhověl.

Pan prezident nám vyjádřil plnou podporu. Plně podpořil námi navrhovaný postup.

Je potřeba si uvědomit, že je to naprosto bezprecedentní krok z naší strany, v poslední době Polsko vyhostilo čtyři diplomaty, Itálie dva, Německo i Švédsko po jednom a Spojené státy deset.

Bezpečnostní služba a orgány činné v trestním řízení konstatovaly, že v současné době není možné informace odtajnit, a proto nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel NCOZ pan Mazánek včera veřejně na základě naší žádosti po jednání na vládě veřejně sdělili všechny informace, které lze nyní publikovat. Takže to bylo výsledkem našeho jednání a bylo zveřejněno maximum možného ze strany orgánů v trestním řízení. Na tom samém jednání vlády nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman konstatoval, že z právního hlediska to nebyl akt státního terorismu proti České republice, a je to konstatování nejvýše postaveného orgánu činného v trestním řízení. Proto jsem ho i následně na tiskové konferenci citoval, i když samozřejmě my politici mluvíme a já jsem taky mluvil o teroristickém útoku.

Takže já jenom opakuji, že cílem útoku, a opakoval jsem to, co řekl nejvyšší státní zástupce, že to byl materiál určený k převozu do Bulharska.